Protože místo toho, abychom měli těch pravidel málo, jednoduchých a vynucovali je, tak jich máme strašně moc. A nechci se vracet k různým... Ale zkuste si projít znovu zpětně slavný protikuřácký zákon se všemi jeho zákazy alkoholu, a kde všude nepochybně nejsou dodržovány.

Takže prosil bych o to, abychom nehráli tohle pokrytectví. My máme ty přísné zákony, ale současně dobře víme, že se v podstatě nedodržují.

Děkuji za pozornost. Nyní s přednostním právem pan ministr zdravotnictví Vojtěch a připraví se pan poslanec Kolovratník do obecné rozpravy. Prosím, pane ministře, máte slovo. Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Já budu velmi stručný.

Takže si myslím, že to není věc, která je marginální, nebo že to není problém. A experti, kteří toto komentují, jasně deklarují, že už v úvodních pěti měsících letošního roku se ten počet ještě navýšil, že skutečně každý čtvrtý cyklista zaviní nehodu pod vlivem alkoholu.

Takže jenom abychom si trošku uvědomili, že to není imaginární problém, že to není něco, co tady tolerujeme a nemá to žádné konsekvence, ale že skutečně to je reálný problém, který způsobuje zásadní problémy v dopravě, ale také samozřejmě ohrožení zdraví a životů lidí.

Takže nyní vyzývám pana poslance Vlastimila Válka. Děkuji, pane předsedající. Já myslím, že s těmi opilci na kole to nebyla úplně korektní poznámka.

O tom se vůbec nikdo nebaví.

Nikdo! Vy jste někdy viděli na D1 policistu, který by něco kontroloval?

Děkuji, pane předsedající.

Tak evidentně něco nefunguje. Tak prosím, vaše minuty. Děkuji za slovo, pane předsedající. Milé kolegyně, milí kolegové, nechtěl jsem mluvit po té obsáhlé debatě, kterou jsme vedli při přijímání tohoto zákona ve Sněmovně, ale musím říct, že tady od pana ministra zdravotnictví ta statistika nebyla úplně korektní, i když možná věcně byla správná. Co vlastně vypovídá? Ale co mě na tom vadí, a to tady někteří mí předřečníci zmiňovali, je skutečnost, že to znamená, že lidi prostě porušují ten zákon stávající. A je to jenom zlomek těch, kteří jsou zahrnuti do té vaší nehodové statistiky. A to není o tom, že bychom podporovali alkohol. O tom žádná debata. Ale mluvíme o tom, že prostě nulová hranice je úřednický výmysl, který je nerealizovatelný v mnoha ohledech. Prostě ta nula je ten problém.

Takže ta vaše statistika v této debatě podle mě nepřispěla a nebyla fér.

Ovšem od té doby každý rok sleduji nárůst dopravních nehod způsobených cyklisty v Jihomoravském kraji. A ta záležitost se týká oblasti třetích tříd, které jsou součástí cyklostezek. Kdyby v tom zákoně byla vyjmuta a kdyby ten zákon byl dotažený způsobem, že by tam nebyly zařazeny ty silnice třetích tříd, tak by to bylo v pořádku.

Pane poslanče, vaše dvě minuty.